Další problém je samozřejmě i cenotvorba léčiv, která nemotivuje výrobce vstupovat a dodávat léky na český trh.

Dalším obecným řešením by jistě mohla být aktivita Evropské komise, která by mohla vypracovat nadnárodní regulaci, která by pomohla zajistit dostatek léků ve všech zemích Evropské unie. Dalším možným řešením, jak pomoci českým pacientům v době krize nedostatku léčiv, by byla úprava systému distribuce léčiv tak, aby bylo zajištěno, že malé lékárny nebudou trestány za to, že drží léky skladem. Problém totiž je, že u léčiv může ze dne na den dojít k přecenění.

To je nejenom nemotivuje, ale přímo odrazuje držet na skladě větší množství důležitých léků tak, aby pokryly potřeby pacientů. Poněkud dlouhodobější problém, který je ale jistě taky k zamyšlení, je, zda více neovlivňovat to, jak se tvoří lékárenská síť, abychom zajistili, že lékárny jsou dostupné pro všechny i v regionech.

To je několik málo podnětů, které mimo jiné vzešly z kulatého stolu, který jsme na tuto problematiku uspořádali.

Doposud jsem se věnoval tomu, že vláda neřeší důležitější problémy a naopak na sílu tlačí otázky, které by měly být předmětem řádného legislativního procesu. Výhrady mám ale k návrhu zákona jako takovému. Pokud vláda skutečně chce šetřit na státním rozpočtu, prosím, musí se na to ale jít konstruktivně a komplexně. Již minimálně od minulého roku se hovoří o potřebě důchodové reformy, za dobu vlády Petra Fialy však neproběhla žádná větší debata o podobě takové reformy. Aktuální návrh nejenže reálně snižuje důchody, ale porušuje základní princip, na kterém je důchodové pojištění založeno, a to princip zásluhovosti. Oproti smyslu a účelu zákona dochází k plošnému navýšení důchodů, čímž se zásadně popírá princip zásluhovosti typický pro subsystém sociálního pojištění.

Nepochybně je možné se bavit o tom, zda princip zásluhovosti je tím, na čem má důchodový systém i nadále stát, nebo by bylo dobré jej opustit. Má se tak ale rozhodnout na základě rozsáhlé diskuse a po zvážení dosavadní judikatury Ústavního soudu v této oblasti, ne na základě dílčí ad hoc novely, ke které přistoupí současná vláda proto, že nestihla komplexnější návrh připravit včas. Takže to je první projev pana Špičáka, který nemohl vystoupit. Druhý projev. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, problematika toho, za jakých okolností je možné vyhlásit stav legislativní nouze, byla velmi podrobně analyzována v nálezu Ústavního soudu, který zde již někteří mí předřečníci zmiňovali. Pojďme si nejprve připomenout, za jakých okolností jednací řád Poslanecké sněmovny umožňuje vyhlásit stav legislativní nouze. Předsedkyně Poslanecké sněmovny stav legislativní nouze vyhlásí na základě žádosti vlády jen a pouze za mimořádných okolností, kdy je splněna jedna z následujících podmínek: a) buď jsou ohrožena základní práva a svobody občanů, b) nebo je ohrožena bezpečnost státu, c) nebo musí státu hrozit značné hospodářské škody. Pro stávající vládu jsou důchodci škoda, že jsou na škodu vlastně. S tímto stavem je samozřejmě potřeba nakládat velmi opatrně, neboť jsou při něm zásadním způsobem zkrácena práva opozice. V případě pandemického zákona však šlo jednoznačně o splnění jednoho ze základních předpokladů vyhlášení stavu legislativní nouze, a to, že šlo o mimořádnou událost. Jednalo se o událost, se kterou náš právní řád absolutně nepočítal. V době, kdy naše vláda navrhovala projednání pandemického zákona ve stavu legislativní nouze, bylo nezbytné zajistit adekvátní nástroje pro zvládání epidemie onemocnění, a to i pro období po skončení nouzového stavu.

Nezapomeňme, že použití stavu legislativní nouze ke schválení pandemického zákona se již dostalo před Ústavní soud, který takový postup schválil.

Šlo o novou mimořádnou situaci. Proti tomu v současné situaci nejde o nic nového. To, že vláda bude muset přistoupit k mimořádné valorizaci, bylo jasné už minimálně od podzimu minulého roku. Již tehdy ekonomové varovali, že inflace takřka jistě překročí hranici, za kterou bude nutné důchody mimořádně valorizovat. Důvod, proč je nyní změna těchto pravidel projednávána ve stavu legislativní nouze, je zejména neschopnost vlády reagovat na ekonomické fenomény včas a připravit návrhy zákonů dostatečně brzy, aby mohly projít řádným demokratickým procesem ve Sněmovně.